I já mezi ně patřím, mezi ty starosty, kteří čelili v komunálních volbách tlaku z opozice nebo těch, kteří chtěli porazit mě a sociální demokracii v mém městě, že ten má funkcí, má dva platy, a tohle používali úplně běžně, a přesto, přesto! se mně, a nejenom mně, ale i celé řadě kolegů, kteří dneska tady sedí, podařilo vyhrát. Přesně jak říká pan kolega Stanjura, vaším prostřednictvím, pane předsedo.

Jestli si to někdo nemyslí, tak to tak prostě je! A poslední poznámka možná do opozičních lavic. Není koaliční.

A nyní pan poslanec Ivan Adamec, také s faktickou poznámkou. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, budu velmi stručný.

Kdyby to tak bylo, tak bych to považoval za legitimní diskuzi.

Musím říct, že opravdu představa, že někdo kandiduje, aby získal větší plat na dvě funkce, je zcela mylná. Já jsem neuvolněný starosta.

Znovu opakuji, není to zákon o kumulaci funkcí, tam bych byl pro diskuzi.

Dobré dopoledne. Já bych se tady ráda vyjádřila ohledně argumentů na kumulace nebo krácení odměn pro lékaře, zdravotníky atd.

Proto podporuji tento zákon.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já také musím konstatovat, že tento zákon je neuvěřitelně pokrytecký a nadbytečný.

Mluvilo se tady, nebo paní předkladatelka mluvila i o financích, které skončí v městských rozpočtech. Já si myslím, že je dobré, aby to tady zaznělo. Když jsem končil se svou funkcí primátora statutárního města Jablonce, města, které má téměř 50 tisíc obyvatel, tak jsem pobíral 56 tisíc korun čistého.

Já vám děkuji za slovo. Dámy a pánové, já bych prostřednictvím pana předsedajícího chtěl jenom reagovat na pana poslance kolegu Stanjuru.

Říkal to tady paní ministryni. My máme v programu celou dobu boj proti kumulaci platů, proti kumulaci funkcí, myslíme si, že to je špatně, takže jsme ve volbách prosazovali svůj program logicky. Jenom k té kampani. My jsme byli opakovaně vyhodnoceni nejen lingvisty, ale i analytiky programu, jako že máme nejvíce racionální kampaň, komunikujeme fakta, ta kampaň je pozitivní. Takže jestli my jsme někomu v kampani vykládali, podívej se, jestli je to strana, která kumuluje funkce a její politici kandidují tu do kraje, tu do Sněmovny, tak já si myslím, že proti některým kampaním, které jsme třeba nejen v Praze zažili, zrovna tady mluvil pan Stanjura, tak si myslím, že to je naopak velmi racionální, velmi pozitivní a poukazuje to na fakta.

Myslím si, že to je legitimní způsob politického boje, který je slušný. Pracuje s daty a fakty. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Přece to, jak budou nastaveny platy v rámci celé republiky, v rámci celé politiky, je rozhodnutí na úrovni parlamentu, a přece to, že nastavíme nějaké obecné pravidlo, že uvolněný starosta, který je současně poslanec, bude brát za tu funkci starosty méně peněz, nemá žádnou souvislost s tím výsledkem komunálních voleb a ti lidé, kteří hlasují v komunálních volbách, nemají možnost tohle ovlivnit.